Já bych v rámci své faktické poznámky chtěl zareagovat na slova pana poslance Benešíka. Pane poslanče Benešíku prostřednictvím pana předsedajícího, jak dlouho se ještě budete naivně vymlouvat na předchozí vlády? A vy jste měli jedinečnou šanci, jedinečnou šanci s tím něco udělat. Děkuji. A nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou. Pan poslanec Benešík hledá chybu u minulých vlád, tak já mu musím připomenout spojku mezi minulými vládami a vládou současnou. Tou spojkou je ministr financí Andrej Babiš. Včera ve svém vystoupení jsem tady říkala všechny okolnosti, které se vázaly ke schvalování novely zákona o ovzduší v roce 2010. Tehdy největším lobbistou za prosazení tohoto zákona den před volbami byl Andrej Babiš. Pomohl mu s tím současný premiér vlády Bohuslav Sobotka, který zařídil, aby se přesně ten den před hlasováním Sněmovna sešla a tento zákon byl prohlasován. Takže jestli chcete něco na někoho svádět, tak je to tato spojka, o které byste měl přemýšlet. A na otázku, která zde zazněla předtím, proč předkládá novelu zákona o ovzduší Andrej Babiš? No právě proto. Protože si to zařizoval už v roce 2010, tak z logiky věci si to zařizuje nyní jako ministr financí. Tak nyní faktická poznámka pana místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, poté faktická poznámka Pavla Kováčika a dalších.

Prosím, pane místopředsedo vlády. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl odpovědět na otázku, která tady padla. Tím důvodem je, že nejsme připraveni na situaci, kdy mnoho měst má zainvestováno v městské hromadné dopravě právě použití řepkového paliva. Tím pádem pro ně by to znamenalo bez podpory rozdíl v ceně až 14 korun, což by pro ně mohlo být smrtící. Druhá věc. Bez podpory by to znamenalo zřejmě velký problém pro producenty, ale i zpracovatele cukrové řepy.

Já bych chtěl udělat prohlášení, že naši poslanci a naši představitelé dostali několik kvalitních dárků.

Pan Sekyra nám dal asi dvě procenta našeho rozpočtu za tu dobu.

Děkuji. Dobré odpoledne, děkuji za slovo.

Dramatické poklesy stavu hospodářských zvířat tady už dneska zazněly, jsou někdy možná ještě horší.

A potom, mám pocit, že čím méně tomu kdo rozumí, tím více to tady komentuje. Chci poprosit, abychom se, a teď nepodporuji ani biopaliva, naopak, ani cokoliv jiného, abychom se doopravdy se znalostí věci vyjadřovali. Jenom pro pana kolegu Novotného prostřednictvím předsedajícího.

Abyste věděli, jak je to dneska náročné. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ono totiž když se podíváte na ten zákon, tam se nikde nepíše nic o slovech biopaliva první, druhé nebo třetí generace. Znění toho zákona zná slovo biopalivo.

Ale myslím, že by tady měli být víc kolegové z Ministerstva životního prostředí, abychom si řekli, že si tam případně některé ty kódy doplníme nebo změníme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych trošičku navázal na slova kolegy poslance Novotného.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Asi jsem nebyl plně pochopen, ale beru to na sebe, určitě jsem se špatně vyjádřil.

To je docela možné. Já neříkám, že to není pravda.